Je to velký problém. A já vůbec nechápu, jestli pan ministr Rakušan nechápe, že ti jeho partneři...

Ano.

Poukazuje na to, že některé země mají jiný pohled na migraci a chtějí uchovat svoji národní identitu a hodnoty.

Něco takového samozřejmě ekosocialismus nemůže tolerovat.

Jasně, někdo bude argumentovat, že u nás to nehrozí. No, já nevím, já si myslím, že celkově to, co se děje v Evropě, se nás týká.

Ta otevírá možnost pro vznik nové politické síly, která by mohla oslovit ty, kteří se cítí opomíjeni stávajícími politickými stranami.

My jsme součástí Evropy. Já chci bojovat za Evropu.

No to je snad nejhorší, co může být. Takže otázka migrace. Maassen poukazuje na důležitost kritického zkoumání politiky migračního azylového práva v Evropské unii. Podle něj je třeba se ptát, zda jsou navrhovaná opatření skutečně efektivní při omezení migračního toku do Evropy. Každopádně dohoda, kterou Česko odsouhlasilo, je jen oficiálním pozváním dalších migrantů do Evropy.

No, takže je to skutečně problém a já vůbec nechápu teď tu situaci. Tady vám přečtu článek: Německo překročilo kapacity v přijímání migrantů, tak přibývá násilností. Německo je plné a jeho schopnost přijímat další imigranty se snižuje. Chybějí peníze, ubytování. To je oficiální monitoring.

Nadšení ale není velké.

Nemůžeme integrovat, školy a školky jsou přetížené a chybějí byty.